Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, přeji vám pěkné dobré ráno a zahajuji další den 25. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás tady vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. První náhradní kartu má pan premiér Bohuslav Sobotka s číslem 1.

Pan ministr vnitra má náhradní kartu číslo 10. Na dnešní jednání máme pevně zařazené body z bloku třetích čtení, to je body 98, 100 a 101. Poté bychom pokračovali dalšími pevně zařazenými body, což jsou body 60, 61, 62, 63.

Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo. Dobré ráno, kolegyně a kolegové. Já bych rád navrhl změnu pořadu schůze.

Děkuji panu předsedovi. Dále řádně přihlášený pan poslanec Jeroným Tejc, po něm pan poslanec Grebeníček. Prosím, pane poslanče. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych požádal o pevné zařazení dvou bodů. Pokud mám správné informace, tak to jsou jediné zákony, které jsme nestihli na této schůzi projednat ve druhém čtení. Myslím si, že si to oba zaslouží. Jako první bod po pevně zařazených bodech bych si dovolil navrhnout bod 19. Je to sněmovní tisk 219 a týká se to návrhu poslanců Kristýny Zelienkové, Jany Pastuchové, Margity Balaštíkové, Jeronýma Tejce a dalších, který se týká poplatků za odpad.

Děkuji. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Grebeníček. Prosím, pane poslanče. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pokud je skutečností, že dnešním dnem právě probíhající schůze Poslanecké sněmovny končí, dovoluji si upozornit na neprojednaný tisk číslo 349.

Tuto zprávu by bylo vhodné projednat přinejmenším ze dvou důvodů. Za prvé, osmi členům kontrolní rady Grantové agentury skončí čtyřleté funkční období v březnu letošního roku a je nutné vyhlásit volby nových členů. Za druhé, přílohou k uvedené zprávě je i návrh výše odměn za celoroční práci, který bychom měli rovněž posoudit. Dámy a pánové, navrhuji, abychom tuto zprávu projednali jako první bod našeho jednání, a předesílám, že odhaduji dobu projednávání tohoto dokumentu zhruba na šest minut. Děkuji za pozornost. Pokud se již nikdo nehlásí k programu schůze, budeme hlasovat o jednotlivých návrzích. Nejprve budeme hlasovat o návrhu pana předsedy Sklenáka, který navrhuje, aby bod číslo 79 byl dnes pevně zařazen po bodu číslo 63. O tomto návrhu zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Dále pan poslanec Tejc navrhuje, aby dnes po pevně zařazených bodech, tedy po bodu pana poslance Sklenáka, byl bod číslo 19, tisk číslo 219, a bod číslo 18, tisk číslo 144. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Dále pan poslanec Grebeníček navrhuje, aby tisk číslo 349, zpráva o činnosti Kontrolní rady Grantové agentury České republiky, byl zařazen jako první bod dnešního jednání. Zahajuji hlasování o tomto návrhu.

Návrh nebyl přijat. Tím jsme se vypořádali s programem schůze.